Děkuji, pane místopředsedo.

Já si myslím, že jako bývalá starostka, jako bývalá hejtmanka, jako bývalá náměstkyně na vnitru vím, jakým způsobem by se v takových věcech mělo postupovat. A tou největší vaší slabinou je komunikace.

Ale tím způsobem, kterým vy postupujete, to je úplně strašné. A ještě si dovolíte tady vystoupit s takovýmto vystoupením. Já vás zase, paní poslankyně, poprosím, abyste své kolegy oslovovala prostřednictvím předsedajícího. Děkuji pěkně. A než se vrátíme do všeobecné rozpravy, tak mám tři omluvy, které načtu.

Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já nechci svým výstupem zpochybnit nutnost restrukturalizace České pošty, ovšem chci zpochybnit způsob, jakým je to činěno a hlavně komunikováno. Budu zcela konkrétní a jako příklad uvedu situaci v Olomouckém kraji a ve statutárním městě Přerov. Jako primátor města jsem si v momentě, kdy vyšla informace o zrušení 300 poboček, chtěl v Přerově dojednat schůzku se zástupci České pošty. To byl asi nějaký centrální pokyn, neinformovat veřejnost a samosprávy příliš brzy. Samozřejmě se mě začalo dotazovat mnoho našich občanů, já pro ně neměl vůbec žádné informace. Vše jsem se dověděl až od médií, která se mě ptala, jaký mám názor na rušení poboček. Psal jsem několik dopisů na pana ministra Rakušana, na ředitele České pošty a ČTÚ. Den po rozhodnutí vlády za mnou přijel zástupce České pošty, který neměl mandát diskutovat o možnostech zachování potřebných poboček a jen mi vysvětloval důvody, proč ke zrušení došlo. Ty důvody jsem si mohl klidně přečíst v tisku. Schůzka byla úplně zbytečná, byla to pouze schůzka pro schůzku, aby měla Česká pošta čárku, že jedná se starosty. Všeobecný dopis byl tak nekonkrétní, že byl jen šablonovitou směsí slov pro jakéhokoli starostu nebo primátora v naší zemi. Způsob nekomunikace ze strany České pošty, ČTÚ i ministra Rakušana je bezprecedentní a nikdo z těchto orgánů s námi, primátory a starosty v Olomouckém kraji, dopředu nekomunikoval a postup nekonzultoval. Nikdo se neptal na místní specifika, proč je důležité tu či onu pobočku zachovat. Ekonomické ukazatele totiž nemohou být vždy dogma. Ke komunikaci bohužel došlo až v době, kdy bylo o všem rozhodnuto. Považuji za nepřijatelné, že se v Přerově bude rušit pobočka

Byli jsme prostě postaveni před hotovou věc.

Pokud chce obchodní centrum přitáhnout více zákazníků, požádá Českou poštu o zřízení Česká pošta Partner Plus.

Proč s námi nikdo se zástupců České pošty dopředu nejednal, aby došlo k nějakému kompromisu?

Bude následovat vystoupení pana poslance Hendrycha, připraví se pan poslanec Letocha. Děkuji za slovo.

Já bych chtěl v této souvislosti upozornit na jeden poměrně bizarní příběh, tedy aspoň z mého pohledu a z pohledu mých spoluobčanů ze statutárního města Opava, jakým způsobem se přistoupilo k rušení pobočky číslo dvě, s historickým označením číslo dvě, pobočky České pošty v Opavě.